Děkuji.

To v horských oblastech není možné.

Dobrý den, děkuji za slovo.

Česká republika se totiž nachází, jak všichni víme, v těžké a bezprecedentní krizi, která bude i v příštím roce bohužel pokračovat. Stát na ni dle názoru hnutí Trikolóra musí reagovat tak, aby omezil zbytné výdaje a aby nechal co nejvíce peněz našim daňovým poplatníkům.

A teď tedy konkrétně. Můj konkrétní pozměňovací návrh se týká snížení kapitoly 312 Ministerstva financí, a to v ukazateli výdaje na zabezpečení úkolů Finanční správy, a to o jednu miliardu korun. Také snížení kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu v ukazateli podpora podnikání o celkem 3 miliardy korun. Tímto tedy ušetříme 4 miliardy korun. První bod snižuje výdaje na Finanční správu. Stejně tak klesá ekonomická aktivita firem a živnostníků.

Bod 5 snižuje dotace, které pokřivují trh a pro příjemce zařizují neférovou konkurenční výhodu. V této situaci podnikatelům nejvíce pomůže právě zrušení superhrubé mzdy, které bude kompenzováno mj. také snížením dotací a zlepšením konkurenčního prostředí.

V ukazateli aktivní politika zaměstnanosti je to celkem 500 milionů korun. Proč a z jakého důvodu? Nyní je navrhováno 26. Proto je výrazná korekce ve výši 10 miliard opodstatněná.

A na závěr také navrhuji snížení kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu, a to v ukazateli dotace na obnovitelné zdroje energie, a to celkem o 6,5 miliardy korun. Výše tohoto ukazatele je v současné situaci doslova nemorální.

Myslím si, že jsou to dobré návrhy a určitě stojí za zvážení, a věřím, že tyto návrhy podpoříte. Děkuji za pozornost. Děkuji.

To je záchranné službě jako takové.

Děkuji za faktickou poznámku. A nyní pan poslanec Holík v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Ondráček. Prosím.

Co tady mele, když my tady projednáváme státní rozpočet? A teď budu pokračovat.

Zbytek končí na skládkách.

Dámy a pánové, tato investice bude vhodná pro záchranu přírody a určitě se nám vrátí.